Prosím stanovisko pana ministra. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. To je můj pozměňovací návrh, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí.. Stanovisko, prosím, pane ministře? Pan zpravodaj?

Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

Prosím stanoviska. Pan ministr? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Fiedlera s tím, že se týká opět diskutovaných tabákových listů. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dále. Prosím o strpení, bude kontrola hlasování...

Nejsou námitky. Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat dále. Chtěl bych poděkovat panu předsedajícímu, že vytvořil časový prostor pro kontrolu hlasování. Upozorňuji, že pokud některý z nich bude přijat, jsou ostatní nehlasovatelné. Prosím stanoviska. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím pana ministra o stanovisko.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím. Prosím stanovisko pana ministra. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní pokročíme k prvnímu z pozměňovacích návrhů pana poslance Koskuby. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím. Opět je autorem pan poslanec Koskuba. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím. Proto prosím o trpělivost. Opět od pana poslance Koskuby. Pan ministr? Pan zpravodaj? Dvakrát nesouhlas. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Myslím, že jsme hlasovali o H4. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Koskuby.

Kdo je proti tomuto návrhu?